A já se furt dívám skepticky na samotné spuštění chytré karantény v rámci moravských zemí, našich, protože my už jsme asi před třemi týdny slyšeli, že už to tam jede, že už armáda tam pomáhá. Lidi se trošku báli, že jim začnou vojáci chodit domů, protože to bylo špatně odkomunikováno.

Takže počítáme s tím, že když dojde k tomu rozvolnění, jsme schopni nahradit to nějakým plošným řešením?

To je přece jako zodpovědná odborná práce. Rozhodnutí děláme na základě vyhodnocení informací. A i těm podnikatelům, provozovatelům služeb a obchodů, i třeba těm velkým řetězcům podle mě vláda dluží daleko víc než nějakou variantu, která následně je zpochybněna samotným panem premiérem a která podle toho, jak zítra, jaký společný kompromis najdete, bude buď odprezentovaná taková, nebo maková.

Česká republika není laboratoř.

Takže toto skutečně není laboratoř na pokusy. Děkuji. Děkuji. A prosím pana předsedu, aby se jako první stal zpravodajem a sledoval rozpravu od stolku zpravodajů.

Dobrý večer. Pane kolego Bartoši prostřednictvím pana předsedajícího, víte, vy jste mi teď připadal jako člověk, který chcete kritizovat někoho, kdo resuscituje.

Jednička a nula je jednoduchá.

No nejste! Nejste.

Tak děkuji.

Děkuji za slovo. Já si myslím, že to, co tady zaznělo od pana předsedy Bartoše, nebylo konfrontační.

Prosím, buďme k sobě vstřícní, berme tu diskuzi jako opravdu takovou, že se chceme dobrat k nějakému rozumnému řešení. A druhá věc je, já bych chtěl pana vicepremiéra a vládu poprosit, aby skutečně ve svých všech opatřeních, která dělají, a já chápu, že to není jednoduché, měli na paměti i běžné potřeby lidí.

Já chápu, já prostě chápu, že to není otázka jenom České republiky, že je to otázka dohody mezi českou a slovenskou stranou. Ale prosím, zkusme takovou dohodu najít.

Co můžu dělat? Prosím. Chtěl bych ho vyzvat, aby tedy umožnil klidnou diskuzi. Ta útočná filipika podle mě vůbec nebyla namístě.

Děkuji.